V každém případě je to právě naopak.

Děkuji. Pan poslanec Plzák, po něm pan poslanec Votava, faktické poznámky.

Děkuji mému milému kolegovi, ministru financí, že mě vrátil zpátky na zem, že vlastně svůj mozek mohu používat pouze pro věci, které se týkají zdravotnictví, a možná ještě ne plně. Člověk se snaží používat selský rozum, vychází z toho, co si přečte, a já jsem čekal, že mi někdo z těch ministrů na ty otázky odpoví.

Ale přece nemohu říkat, že o školství, a hlasujeme tady všichni, budou rozhodovat jenom učitelé.

Pan poslanec Votava a jeho faktická poznámka, po něm pan poslanec Chalupa. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. No, když člověk poslouchá některé ty příspěvky, a já jsem viděl, jak se tady pan ministr Pilný chytá za hlavu, že to jsou dokonce příspěvky od jeho vlastních kolegů nebo od kolegů z jeho politického hnutí, tak opravdu zůstává rozum stát, co všechno dokáže někdo taky na mikrofon říci. On nerozumí pojmu oprávněné očekávání.